Chci říci, že samozřejmě krizové a bezpečnostní zákony, ústavní změny a další pravidla, tak jak po nich volali kolegové z ostatních poslaneckých klubů, tak my se samozřejmě jako sociální demokraté k tomuto úkolu hlásíme. Já jsem to avizovala, máme shodu s kolegy napříč politickým spektrem, že využijeme nejenom politická jednání na úrovni šéfů politických stran a poslaneckých klubů, ale také stálou komisi pro Ústavu a odborníky, které v této oblasti máme, abychom tento dluh co nejrychleji odpracovali, a řekněme, ta obecná pravidla bezpečnosti a zvládání krizových situací měli nová a sedící na stávající boj s pandemií. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom krátce k datům, která tady byla interpretována o České republice. Je to právě jeden z těch typických příkladů, kdy dojde potom k nedorozumění.

Ale! Když budu prezentovat jedna čísla, musím se podívat i na ta ostatní.

Konkrétně kdybychom vzali 83 milionů Němců a 10 milionů Čechů, tak ten poměr vyjde tak, že by v České republice muselo za ten den zemřít 204 lidí. A to ještě pominu, že i smrti se vykazují úplně jinak, ale i když my vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid, jako člověka, který zemřel na covid, tak ten den máme kolem 150 mrtvých.

To je jenom důkaz toho, že každá země, a je to chyba evropských statistických systémů, které bohužel já jsem o tom mluvil i s panem ministrem Spahnem, bohužel zatím v Evropě není nastaven žádný standard, jak tato data vykazovat. Každý si to vykazuje jinak, a v tom případě, a znovu to musím zdůraznit, ti, kdo to vykazují poctivě, jsou na tom hůř než ti, kteří to vykazují nepoctivě nebo kteří prostě nemají nastavený systém vykazování takto. To prosím není vůbec kritika německých kolegů, v žádném případě. Já jenom říkám, abychom srovnávali srovnatelné. To, co se opravdu vykazuje jakžtakž dobře, jsou smrti, protože to neoddiskutujete.

Abychom se nějak záměrně nekritizovali, protože to tak jako není. Opravdu to tak není. A v celé té Evropě se ten virus šíří velmi podobně a Česká republika na tom není hůř. Já to říkám jenom zvláště tady já to říkám jenom proto , že jako vědec a vysokoškolský pedagog s těmi daty pracuji roky, takže na to upozorňuji. Upozorňujeme na to opakovaně. Týká se to i vykazování rakoviny, týká se to i vykazování kdečeho. A nakonec a ještě jednou řeknu, v žádném případě to není kritika Německa. My, když nebudeme se chovat zodpovědně, tak v té stejné situaci můžeme být za pár týdnů. Takže já jsem dalek toho, abych kritizoval Německo.

Tak přednostní práva nevidím, takže já nyní otevírám rozpravu. O slovo mám přihlášeno pět poslanců.

Takže dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás, vážení kolegové. Já bych chtěl na začátku svého vystoupení poděkovat a poprosit kolegy, ať mě neruší.

Dnes uvedu některé z nich.

A přesto těch devět měsíců, nebo za těch devět měsíců byli schopni vyprodukovat tolik chyb, že se o nich bavíme dneska už v podstatě skoro tři hodiny.

Takže tato náladu mezi spoustou lidí v České republice má racionální základ.

Jsou to dokonce členové této vlády, kteří šíří dezinformace a lži.

Protože běžný lékař se v tomto oboru vzdělává jenom pár otázek v několika zkouškách, ale do hloubky se o tomto na našich vysokých medicínských školách budoucí lékaři neučí.